Oceňuji, pane poslanče Miholo, že byste to dělal úplně jinak, kdybyste byl na mém místě, a pevně věřím, že až jednou na místě ministra školství, mládeže a tělovýchovy budete, tak nebudete čelit této situaci, které čelí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Nepřál bych to ani největšímu nepříteli a za něj vás nepovažuji.

Kladete stále stejné dotazy a já je zodpovídám.

Řekli jsme termín, jak bude probíhat rozvolňování, a držím tento termín. Proto je tam 14 dnů. Sám jste hovořil o tom, nebo někteří z předřečníků, že je personální nedostatek na školách.

Ale prosím, už nechte toho, že obviňujete Ministerstvo školství a mě konkrétně z nekomunikace, nebo vám fakt nechám vyjet svoje mediální výstupy, nechám vám vyjet tu konzistenci těch výroků.

To znamená, budete tady číst i zbylých 568 tisíc mailů od těch rodičů?

Z mého pohledu, kdybych mohl udělat pravidla, která budou vyhovovat každému, a ušít je každé škole na míru, ať už vesnické, nebo městské, tak bych to udělal.

Já, pokud vám přijdou málo odvážná, je to vaše legitimní právo si to myslet.

Pane poslanče, máte slovo. Já děkuji panu ministrovi za odpověď, alespoň částečnou. Rozhodně jsem nikdy nezpochybňoval kritéria, která máte ze zdravotnictví, nezpochybňoval jsem nikdy, jestli je 15 málo, moc atd., ale jediné, co jsem chtěl, je, zda můžete zveřejnit ona kritéria, která dostáváte od Ministerstva zdravotnictví všechna. Nebo jsou už zveřejněna ve všech vašich metodických manuálech? Prosím, máte slovo, pane poslanče. Tak já musím reagovat nejdříve na paní kolegyni Černochovou. Přijde mi opravdu nefér, pokud ona je spokojena, že jí bylo odpovězeno, a tím to všechno hasne. Tak takhle si představuje diskuzi o důležité problematice občanská demokratka!

A rovněž mě mrzí pan ministr.

Tak já vám to ještě řeknu aspoň v suchých bodech. Já jsem mluvil o tom, že pan ministr není schopen odpovědět na otevřený dopis nejen mně, ani zástupkyni ombudsmana. Je to v pořádku, kolegové? Já jsem myslel, že přeci jenom by takovou odpověď ve vážné věci mohl člověk, i kdyby byla velmi stručná, dostat rychleji. Tak pardon, že jsem si dovolil po třech týdnech tady tohle podotknout. To za prvé. A za druhé, na výboru, tady jsou kolegové, kteří tam byli paní kolegyně Černochová vaším prostřednictvím tam nebyla, tak ta to nemůže posoudit. Padlo tam snad nějaké řešení? Tam jenom: Ne, ta formulace nebyla úplně dobrá. Ne, tak takhle to nepodpořím. Já respektuji ten názor. Tak pardon, že jsem to znova otevřel, když si myslím, že to budeme moci znova potřebovat.

Doufám, že bude paní poslankyně stejně striktní. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Černochová. Já bych reagovala na pana kolegu Miholu, křesťanského demokrata.

Proč jsem nebyla na výboru školském?

Prosím, máte slovo. Paní kolegyně, vy jste tady, vaším prostřednictvím, pane předsedající, nebyla zřejmě, když jsme se minulý týden snažili bod úplně stejného názvu dvakrát zařadit. Bohužel neúspěšně, naposledy o jeden hlas. Byl to stejný bod, který žádal informaci o otevření škol.

Takže já končím všeobecnou rozpravu, jestli se nikdo nehlásí. Pan ministr? Paní zpravodajka. Prosím.

Nemáte.